Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji. Nyní pan poslanec Lipavský, také s faktickou poznámkou. Zatím poslední faktická poznámka, připraví se pan kolega Jurečka. Dámy a pánové.

Ne, tak to není samozřejmě.

Nyní pan poslanec Pavel Plzák s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji pane předsedající. Opravdu konkrétní faktická poznámka.

Ano, to jsou politické rodiny. Mám štěstí, že nemohu reagovat. Pan kolega Staněk. Děkuji, mně to nedá, abych se znovu neohradil. Protože to, co tady teď probíhá, je populistická debata, která zaměňuje pojmy s dojmy a prostě nemá to nic společného s nominacemi lidí do řídících funkcí anebo s potřebou vlastníka v případě státu nebo jiného veřejnoprávního subjektu definovat vlastnickou politiku a nést zodpovědnost za naplňování této vlastnické politiky.

Děkuji, vážený pane předsedající.

Poslanecká sněmovna personálně vstupuje do vedoucích či řídících orgánů státních či polostátních firem. Takže není to nic, co by bylo nové. Pan předseda poslaneckého klubu Michálek tady zmínil nominaci Tomáše Vrby do Dozorčí rady Lesů České republiky.

A podívat se do Googlu nebo na Wikipedii a ten argument použít, podle mě prostě není fér.

Pak bych se chtěl ještě vymezit k pojmu politické trafiky.

Je to politická trafika, nebo není?

Nicméně k tomu návrhu, který tady je.

A ty změny, které vláda provádí na ministerstvech, čtrnáct náměstků, čtrnáct sekcí.